A ještě tady mám další omluvu.

Nyní mám tady poznámku, že... ještě okamžíček, mám tady poznámku, že dnes mají narozeniny čtyři naši poslanci.

Stanislav Juránek.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Samozřejmě se připojuji ke gratulaci čtyřem kolegům a kolegyním a přeji hodně zdraví a štěstí. Chtěl bych požádat o dva bloky žádostí.

To znamená, prosím o přesunutí tohoto tisku na další schůzi tak, aby na této schůzi už tento tisk nebyl.

A potom bod číslo 34, zkráceně řečeno zákon o oběhu osiva a sadby, jako bod číslo 3 odpoledního jednání. Tak, mám poznamenáno. Nyní mám žádost, pan poslanec Jiří Mašek chce k programu schůze vystoupit. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Takže budeme hlasovat o těch návrzích. Mezitím přečtu ještě jednu omluvu. A je to paní ministryně Marie Benešová, omlouvá se dnes na celý den z pracovních důvodů.